Měli bychom se o tom bavit odborně a nedělat z tohoto politikum. Je to něco, kde musí být naprostá, naprostá shoda Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí. Oba dva ministři se musí shodnout na tom, jak toto budou řešit, a to nejenom krátkodobě, v letošním roce, kdy to řešení prostě musí být nalezeno! Prostě musíme ho najít! Ale je to něco, co musíme nachystat do rozpočtu na příští rok a co musíme připravit. My prostě musíme toto brát za naši absolutní prioritu. A pokud to neuděláme, zklamali jsme jako poslanci! Děkuji.

Dobrý den, dámy a pánové.

Takže myslím si, že na to se musíme podívat i tady tímto horizontem. A je také potřeba se podívat na to, že teď přece jenom ta krize už tady přichází. A já už jsem říkal ministryni financí, že teď už jsou zakázky o 10 % nižší a na konci roku budou možná o 30 % nižší. Tak prosím vás, tady nemůže být jenom levicová Sněmovna, která vždycky bude všechno rozdávat, ale myslím si, že se musíme na to dívat krátkodobým horizontem, ale myslím si, že máte v řadě věcí pravdu, že se na to musíme podívat aj horizontem dlouhodobějším a změnit ten náš náhled toho, že všechno ufinancuje stát. Ano, děkuji. Financuji také soukromou sociální službu.

Já se vyjádřím pouze k některým, o kterých tady taktéž byla řeč. Pokud se podíváme na tu krátkodobou otázku, to znamená nějaké nárůsty úhrad z veřejného zdravotního pojištění, tak musím říci, že já jsem velmi se zasazoval o to, aby v tomto roce došlo k odpovídajícímu nárůstu přesto, že segment této péče není součástí úhradové vyhlášky na základě nálezu Ústavního soudu, protože zkrátka nejde o poskytovatele zdravotních služeb, ale poskytovatele sociálních služeb, přesto dostávají samozřejmě úhradu skrze tu tzv. odbornost 913 pro zdravotní sestry pracující u poskytovatelů zdravotněsociálních služeb.

Vyjednali jsme toto s pojišťovnami.

U ostatních je to kolem pěti.

Takže myslím si, že z tohoto segmentu z veřejného zdravotního pojištění jde poměrně výrazný nárůst meziroční v těch posledních letech. Takže tady si nemyslím, že je nějaký zásadní dluh ze strany zdravotních pojišťoven.

Takže to jenom za mě.

Tady nemůžu souhlasit s tím, že by se nic neudělalo nebo že bychom se nikam neposunuli. A my jsme připraveni financovat i z veřejného zdravotního pojištění tu komunitní péči. V minulém roce vzniklo prvních pět center duševního zdraví komunitních. V tomto roce dalších šestnáct. A zdravotní pojišťovny počítají s tím a je to dohodnuto, že v příštím roce budou už ta první centra duševního zdraví, ta komunitní centra, kde je poskytována zdravotněsociální péče pro duševně nemocné pacienty, hradit z veřejného zdravotního pojištění.

Vznikla mezirezortní pracovní skupina. Myslím si, že by mohla být efektivnější. Teď jsme měli poslední schůzku s paní ministryní před několika dny. A souhlasím s tím, že potřebujeme řešit tuto věc koncepčně, protože demografický vývoj je neúprosný a musí se oba rezorty na tomto podílet.

Tady se musí podílet zdravotní pojišťovny, sociální systém a samozřejmě i určitý příspěvek toho klienta na hotelové služby atd. Děkuji za pozornost.